Dostáváme se do rozpravy. Faktická poznámka pana poslance Foldyny. Prosím. Děkuju. Oni vlastně přicházejí chránit vás. Oni přicházejí vlastně zajišťovat bezpečnost a pořádek v zemi, kde vlády a ti, co vládnou té zemi, ztrácí podporu veřejnosti a ztrácí podporu lidu.

Odpovím velmi stručně, paní ministryně. Já myslím, že je to jednoduché. Je to salámová metoda. Nebude se to nazývat základna. Jak jste správně řekla, v té příloze smlouvy, kterou má například Slovensko, jsou dvě místa, kde by se mělo vytvořit něco, čemu se nesmí říkat základna.

A co se stane?

Vlastně Oni říkali, že s tím přišla česká strana, že je tady chce. Ale to je začátek té salámové metody, která se prostě pořád prodlužuje, a bude to dál a oni tady budou a už je odsud nikdo nikdy nedostane a bude to znamenat pouze posilování síly Spojených států amerických uvnitř evropských zemí, ať už je to Německo, Finsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko. Paní ministryně, odpovězte mi prosím vás ještě na jednu věc. Slováci si vyjednali doložku k této smlouvě, doložku po obrovských demonstracích, které na Slovensku proti pobytu cizích vojsk proběhly, tak si vyjednali doložku...

Děkuji. Nyní vystoupí s faktickou poznámkou pan poslanec Vomáčka.

Interpretační doložka.

Maďaři mají také doložku vyjednanou v tom, že pokud tam budou základny, a z té jejich smlouvy plyne, že tam mohou být základny, třeba se to nebude jmenovat základna, ale budou tam vojáci Spojených států amerických, že jim bude velet Maďar, aby věděli, co se tam děje. Ale všecky ty smlouvy v celé Evropě, paní ministryně, počítají s tím, že tam budou vojáci Spojených států amerických. A vy nám tady říkáte, že to tady nebude. Prostě jenom se to nebude jmenovat kachna.

Děkuju.

Ale vy a vaše politická garnitura ztrácí půdu pod nohama.

A máte obavu. Nyní s přednostním právem paní ministryně.

Jak jsem tady říkala, ty smlouvy jsou rozdílné. Slovensko například k rozšířeným notifikacím prosadilo i povinné konzultace, naopak Češi a Maďaři zase odkazují na respekt k mezinárodním právním závazkům, což se právě týká pokusu ovlivňovat přítomnost jaderných zbraní na svém území. Pane kolego Fialo, prostřednictvím pana místopředsedy, Česko je přece vázané smlouvu o nešíření jaderných zbraní.

A prosím, nezkoušejte to tady znovu tou nějakou vaší rétorikou obnovit. Děkuju. Děkuji pěkně. To bylo přednostní právo paní ministryně a vracíme se do obecné rozpravy.

Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, pane premiére, dámy a pánové, pokládám tuto smlouvu za natolik důležitou, že její projednávání po půlnoci pokládám za v podstatě nedůstojné, nedůstojné této Sněmovny.

Pokládám za férové, aby takto zásadní smlouva byla hlasována za denního světla. Děkuji pěkně.

Já hlasuji dneska s náhradní kartou číslo 20 pro stenozáznam. Počkáme, než se počet poslanců v sále ustálí...

Počet poslanců se pomalu ustálil. Já jenom zopakuji, že budeme hlasovat o procedurálním návrhu, který přednesl pan poslanec Benda, a ten procedurální návrh zní, že tento bod bychom přerušili do zítřka do 15. hodiny. Tím bychom dneska přerušili schůzi a pokračovali bychom zítra v 9 hodin třetími čteními.

Procedurální návrh byl přijat a já konstatuji, že jsme tento bod přerušili do zítřka do 15 hodin.